Potom jste říkal, pane ministře, že opozice strašila. Jaká jsou fakta ale?

Inflace. Inflaci máme třetí nejvyšší. Pokles největší.

Někdy je možná lepší strašit víc, protože i ta koalice se pak zarazí a udělá některé věci jinak, mimochodem. To zase jako neříkejte.

Nebudu teď zdržovat, stejně tak jako daň z nemovitosti. Vy jste řekl, že daň z nemovitosti je u nás jedna z nejnižších. Počkejte, to je pravda.

Tolik stručné reakce na pana ministra. A teď vlastně, co ten balíček, který jsem tedy nazval balíček zvyšování daně pro občany a podnikatele, co já tam vidím z mého úhlu pohledu.

Vy jste se zlobili v minulém volebním období, když tady byly nějaké návrhy, které působily retroaktivně, tady poněkolikáté, a vy víte, že na to upozorňuji pořád na mikrofon, máte některé věci, které mají minimálně nepřímou retroaktivitu. Protiinflační politika. Za mě ty věci, o kterých teď budu mluvit, jsou spíš proinflační a chybí mi tam podpora podnikání.

Zvyšují se.

Ty jsou už uchopitelné.

To jste říkali. To nemůžete zapřít.

Transparentnost.

I tak se to zvedlo o dva procentní body.

To přece je absurdní! To vám přijde jako transparentní?

Jaký to dává smysl?

Tak už se domluvte!

Říkáte, že poklesnou ceny.

Tady je pokles o tři procentní body v době, kdy vy zároveň zvyšujete daň z příjmu právnických osob o dva procentní body.

Že nebude novela. Tak že bude prostě vyšší.

To za mě je naprosto nepřijatelné. Naprosto nepřijatelné! Minimálně, minimálně ta vázací doba šesti let by tam měla být dodržena, pane ministře!

Jaká tam jsou? Když teď zvýšíte ty daně a lidé budou více přemýšlet, za co budou utrácet, tak samozřejmě ten pokles tam bude dál. Kde je nějaké prorůstové opatření? Já budu rád, když pan ministr na mikrofon řekne, které z nich to je.